Prosím, vaše dvě minuty. Já bych chtěla zareagovat na paní poslankyni, předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou. Ale ve vašem případě platí

Děkuji, to bylo krátké.

To byla reakce na pana ministra, kdy on mi říkal, jak prostě jsme nebyli schopni nikdy nic vysvětlit. Tak jenom abych to uvedla na pravou míru. To si užijeme určitě, až to sem dorazí.

Takže ono to asi tak růžové a tak dokonalé nebude.

Prosím, vaše dvě minuty. Dámy a pánové, mě tedy velmi mrzí to vystoupení Markéty Pekarové Adamové, protože ona když byla volba předsedy, předsedkyně Poslanecké sněmovny, tak říkala, že zastupuje celou Poslaneckou sněmovnu.

To mně přijde, že by neměl dělat žádný poslanec, natož předseda Poslanecké sněmovny. Děkuji. S další faktickou pan poslanec Radek Vondráček. Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, nyní pan ministr.

Zažívali jsme to čtyři roky.

Kde je ta ochrana vzájemné slušnosti?

Takže kde je ta slušnost, paní poslankyně tam sedí třetí shora u té uličky když si dovolí označit vystoupení své kolegyně za štěkání nebo vyštěknutí.

Takže začněte u sebe a zpochybněte, zkuste zpochybnit něco z těch argumentů, které tady uvedl pan poslanec Nový. Ani jeden z vás to zatím neudělal.

Prosím čas vypršel, opravdu.

Už nevím, jak to nazývat. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já budu velice stručný. Já si prostě myslím, že panu ministrovi ta parlamentní diskuze chybí.

Kdy jste nám vzali interpelace, kdy prostě se tady to vedení Sněmovny naprosto přizpůsobuje vládě. Já jsem to nikdy neudělal. Nikdy!

Děkuji za vaši faktickou. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, vaše dvě minuty. Jsem přihlášena řádně, dvě minuty.

To za prvé. Sebereflexe?

Paní místopředsedkyně, můžete říct, ať na mě tady pan ministr a paní předsedkyně nepokřikují? Ano. Za třetí.

Prosím, prosím, opravdu.